Kde to vezmete z Ministerstva průmyslu a obchodu?

V tuto chvíli tvrdíte, že ne, ale já se bavím o těch příštích letech.

Když to nevyplatíte investorům, což jste chtěli udělat, tak tady máte na další desítky let nebo deset let nekonečné spory a všechno prohrajete.

Takže řekněte, kolik to bude v tomto roce na dopravě, kolik v příštím roce? Kolik to bude na školství? A řekněte, z čeho se tedy budou investice na dopravě platit?

Pan premiér Fiala ještě v říjnu minulého roku říkal, že žádné daně se nezvednou, tečka. Snižujete, ale jen na papíře.

A to je důvodem, proč jsou pro nás vaše balíčky nedůvěryhodné. a takto předložené i nepřijatelné!